Vydáme se k dalšímu důležitému aspektu, já už jsem o tom hovořil. Samozřejmě že ten náš návrh z hlediska vstupních nákladů nepřináší vlastně žádnou nezbytnou korunu navíc.

Jenomže to nejvážnější, kromě toho, že tedy v tu chvíli asi bude muset paní ministryně pořídit tiskárnu na peníze, bude muset taky pořídit tiskárnu na úředníky, jak jsem o tom mluvil, protože prostě vznik takového stavebního úřadu vyvolá větší nedostatek kvalifikovaných lidí v tom systému, protože ti, kteří tam v tuhle chvíli jsou a jsou nepostradatelní, nejsou dobře nahraditelní. V mnoha případech, kdybychom se podívali na věkovou strukturu úředníků stavebních úřadů, tak dojdeme k tomu, že jsme vlastně blízko stavu praktických lékařů v České republice, protože jsou to lidé zkušení, ve vyšších věkových kategoriích a i jejich náhrada je komplikovaná. A bez toho, aniž bychom realizovali změnu ve stavebním řízení a nesledovali tuhle důležitou věc, tak děláme opravdu vážnou chybu.

Výhoda našeho modelu znamená, jak jsem zmiňoval, zachování odborných týmů. Zachování odborných týmů má samozřejmě významný dopad na kvalitu stavebních řízení a budoucí komplikace. Každý stavebník vám řekne, že vedle hrozby prodlužování lhůt ho ještě víc děsí, že narazí na nekvalitní, nekompetentní rozhodnutí. Protože to když se stane, tak to má vážný dopad na možné, i významné finanční dopady, protože může jít pak reálně například o promarněnou investici. Tohle skutečně znamená, že by mohlo dojít ke kolapsu celého procesu, protože v okamžiku, kdy omezíte, ochromíte systém vydávání stavebních povolení, naředíte současnou sestavu úředníků, tak vás ve výsledku nečeká jenom ohrožení samotného výkonu a času, ale i kvality výsledných rozhodnutí. A to je ještě větší hrozba i pro samotné investory. Další velmi důležitá věc a poznámka k těm modelům. Sjednocení procesů znamená zároveň konsenzuální model nebo model, který prostě spoléhá na to, že se lidé budou spolu schopni o té věci bavit. Bez toho, aniž by se bavili, to stejně nemůže fungovat, a vidíme to všude.

To totiž přesně generuje další návazné problémy, a dokonce provokuje možné soudní spory. Daleko správnější je se pokusit ty konflikty vypořádat, vyřešit tím, že se najdou podmínky k jejich řešení. A koneckonců tak je postavena velká řada současných procesů včetně EIA. Smyslem EIA je najít řešení a najít podmínky, za kterých projekt má vzniknout.

Já si dovolím na závěr, dostávám se do poslední části vystoupení tady se raduje paní ministryně... ale neradujte se, protože já jsem se snažil, a myslím, že to vidíte dobře, že to nebylo prodlužování toho jednání, že tady zaznívaly jasné, věcné argumenty, naprosto pádné názory aktérů v území.

Co je důležité zmiňoval jsem to v tom předchozím bloku vypořádání kolizí při společných jednáních.

Digitalizace celého procesu stavebního řízení, tak jak jsme se tady v Poslanecké sněmovně na ní shodli, tak jak se na tom významně podílelo ministerstvo a tak jak to při jednáních speciální pracovní skupiny dávali dohromady kolegové napříč politickým spektrem. Tohle není zanedbatelná věc.

A tohle musí i ten pohled na stavební zákon zahrnovat. Proto je nežádoucí, aby došlo k významnému omezení malých stavebních úřadů. A jsem rád v tomto případě, jak zaznělo, že i sdružení místních samospráv nelpí a netrvá na jednohlavých stavebních úřadech. Naše řešení vychází vlastně z pravidel, které nastavilo Ministerstvo pro místní rozvoj, a podle mě je nastavilo správně, určilo tři kritéria kritérium velikosti správního, to znamená vlastně i fyzické dostupnosti místa, počtu jednotlivých úkonů a počtu pracovníků toho úřadu, řeklo, podle mě správně, rozumně a velkoryse: Není třeba splnit všechny tři podmínky, stačí, když se splní jedna. Důležitý princip, stojíme za ním a prosazujeme ho v našem návrhu řešení. Je potřeba, aby digitalizace veřejné správy zachovávala lidský prvek, a především vždycky počítala s tím, že budou dveře otevřené k přímé návštěvě úřadů, k přímému setkání s úředníkem tváří v tvář pro možnou konzultaci, pro nápovědu, pro metodické vedení celým procesem, který je často komplikovaný. Tenhle lidský prvek se nesmí ztratit a naše verze, která zachovává velkou část úřadů, na to pamatuje mnohem víc než centralizovaný stavební úřad, kde navíc v návrhu není nikde pevně stanoveno, kde ve výsledku ty pobočky budou.